Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem již řekla při projednávání v prvním čtení, já oceňuji návrh Ministerstva vnitra, snahu zvýšit důvěryhodnost voleb, snahu vytvořit lepší podmínky pro volební komise.

A určitě ta situace i pro kolegy, kterých se to týkalo, musela být velmi nepříjemná.

A víte, že chyb tam byla celá řada, že některé si dokonce vysvětlily volební zákon tak, že započítaly preferenční hlasy zkrátka prvním čtyřem, přestože to vůbec z ničeho nevyplývalo.

Určitě je dobrou cestou i navýšit odměny.

Vím, že je to práce navíc, vím, že je to věc, která tady doposud nebyla, ale přesto si myslím, že pro jistotu nás jako voličů, pro jistotu nás jako občanů i politiků, pokud nám záleží na důvěře občanů v zastupitelskou demokracii, kde volby jsou tím hlavním nástrojem a mechanismem, jak si vybíráme jako voliči a občané své zástupce, tak si myslím, že pro posílení této důvěry je to správná investice.

Já také děkuji. Prosím, paní poslankyně.

Je to úprava, která platí všude v členských zemích EU. Není na tom nic zvláštního. Samozřejmě starosta, místostarosta musí být občanem České republiky, na tom se nic nemění.

A abychom zase nemuseli čelit v říjnových volbách obdobnému soudnímu protahování a řešení případů, které můžeme snadno, opravdu snadno upravit, jak to v mém pozměňovacím návrhu je uvedeno, tím, že nepatrně, ale faktickými důsledky změníme příslušný zákon, tak navrhuji, abychom jej tak změnili.

Také děkuji. Připomínám, že návrh je potom třeba přednést v podrobné rozpravě. V tuto chvíli nemám žádné další přihlášky do obecné rozpravy, nevypadá to, že by se nám někdo hlásil z místa, takže obecnou rozpravu končím.

Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já jsem byla jenom překvapena některými pozměňovacími návrhy, zvláště návrhem kolegů z klubu Pirátů, protože na ústavněprávním výboru byl všeobecný konsenzus, že u takto technické novely, která upravuje technikálie voleb, nebudeme měnit volební systém, že to se musí projednat zvlášť a že takovéto přílepky zákona nejsou vhodné. Já také děkuji. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jenom krátce zareaguji na předřečníky a na ty návrhy, které zde byly předneseny.

Otázka toho dalšího návrhu ohledně uzavíracích klauzulí i volebního čísla, zavedení druhého skrutinia, jde rovněž o zásadní, opravdu zásadní změnu, a tato zásadní změna systému je třeba, aby prošla širší politickou diskusí celým spektrem. Poslední, byť tomu návrhu rozumím, paní poslankyně Langšádlové.

Děkuji za pozornost. Děkuji za závěrečné řeči. Návrh na vrácení garančnímu výboru nebyl podán, takže já zahajuji podrobnou rozpravu.